Ano, pohledem makroekonomů jsou možná opravdu navrhované daňové změny neutrální, ale pohledem obyčejných lidí to tak není. Už to tady padlo.

Ale říkám, že jsou to výmluvy.

A takových zemí je víc.

Taktéž děkuji. A s dalším příspěvkem vystoupí pan poslanec Petr Sadovský, připraví se následně pan poslanec Roman Kubíček. Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem si připravil malý příspěvek ohledně našich dálnic. Ono se to asi nebude týkat přímo tady pana ministra financí, ale spíš pana ministra dopravy, který zde bohužel není přítomen.

U nás to není v danou chvíli ani polovička, ale ta dálniční známka bude stejně drahá.

To znamená, že v poměru ceny roční dálniční známky k celkovému počtu výrazně prohráváme.

A to nepočítám, že tam mají zafinancované tunely a některé horské úseky. Já chápu to, že státní kasa potřebuje dorovnat, potřebujeme srovnat deficit, ozdravný balíček, ale je potřeba to udělat takovýmto razantním způsobem? Anebo to je k tomu, co si opět odsouhlasila Evropská unie?

Návrh byl evropským parlamentem schválen a novou směrnici budou muset do dvou let akceptovat všechny státy Evropské unie. To znamená do příštího roku. Znamená to, že musí za tranzit zrušit povinné vícedenní poplatky za použití dálnic a musí zavést jednodenní dálniční známku.

A u nás náš ministr vlastně žádnou výjimku ani žádost o to nepodal.

Přijde mně to jako úžasné vysvětlení. A podle pravidel směrnice se mají členské země Evropské unie povinnost od března 2024 řídit při stanovení cen časových poplatků povinným stropem, který se vypočítává právě procentuálně vůči ročnímu poplatku. Měsíční známka tak musí být maximálně do 19 % ročního poplatku, deseti do 12 % a nově také bude denní známka právě ve výši 9 % té roční. Takže my budeme mít dražší známku hlavně proto, že Evropská unie nařídila zavedení levnějších měsíčních, desetidenních a jednodenních známek. Přijde mně to vůči našim řidičům nefér. A přiznám, že já jsem motorista, nehledám rozdíly, jestli to jsou vznětové nebo spalovací motory nebo elektrické, ale je to dálniční známka, anebo ekologická známka?

Ale proč, když dneska hledáme peníze do státní pokladny? Anebo to je proto, že Ministerstvo dopravy neumí dostatečně dobře a efektivně vybírat pokuty od řidičů, kteří nepoužívají dálniční známky?

Ale policie fyzicky vás musí zastavit a musí vám uložit pokutu za to, že nemáte dálniční známku. V dnešní době digitalizace, kdy uděláte přestupek a přijde vám domů pokuta, je tohleto opravdu efektivní? Myslím, že to je k zamyšlení pana ministra financí i ministra dopravy, který tady ani jeden nejsou, ale myslím si, že i tohle je cesta, kam by se měl pan ministr podívat.